Rušíme agendy a snižujeme počet pracovních pozic. Děkuji.

Vy jste zavedli znovu šedou ekonomiku.

Nikdo ho tady nepotřebuje. Vaším prostřednictvím.

Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Já jsem se potom samozřejmě bavila i s panem ministrem o této věci a požádala jsem ÚZEI o tyhlety informace s tím, že jsem si tam i vyčíslila, jaké bych chtěla potom dělení těchto věcí.

Děkuji za pozornost. Také děkuji.

Děkuji, jako další pan ministr Ivan Bartoš, potom pan předseda Marek Benda. Děkuji za slovo. Já jsem nechtěl vystupovat.

Koukám, že už nemá žádné zábrany. Dvě věci jsem chtěl zmínit. První. Jsem velmi rád, že ve věcech, které se povedly předchozí vládě, můžu navazovat.

V té vládě jste byl na pozici ministra financí a premiéra. Obce nestavěly, programy nebyly dobře napsané, nebyly čerpány a za posledních deset let situace na trhu s bydlením, kombinací těch faktorů i vlastnickém, způsobila šedesátiprocentní nárůst cen nemovitostí.